Memorandum na dalším výboru doporučím zrušit, protože je zbytečné, žádná spolupráce se nekoná. Tady mí kolegové říkali, že budeme tady s tímto souhlasit.

Měla jsem na to dvacet minut. Skutečně jsem četla, nestihla jsem přečíst všechno, ale jenom proto, abychom si nebrali naše občany jako rukojmí, jsem zvedla ruku pro na hospodářském výboru a zvednu ruku pro i tady. Ale já jsem jeden z těch poslanců, který neustále opakuje na mikrofon, že si ty věci čtu, a dopřejte mi, abych si je mohla číst i nadále. Nicméně ještě jednou zopakuji poděkování předsedovi hospodářského výboru, který v rámci časových možností, které jsme měli, se pokusil toto zhojit a napravit a já mu tímto děkuji. Ale jinak neděkuji ministerstvu za takovouto práci. Chápu, že to připravovali na poslední chvíli, ale pokud jsem se doslechla, jiní kolegové z koalice toto měli alespoň večer.

Vlastně já jsem měla znemožněno řádně se připravit na to jednání výboru a byla jsem také připravena o možnost zkonzultovat tyto věci s odborníky. Prosím vás, máme expertné. To expertné někteří z nás skutečně využívají na to, že požádají o názor ne politické matadory, ale lidi z oboru, že se zeptají, jak se na to díváte.

Já vám přeji hezké odpoledne.

Děkuji za slovo.

Tento zákon byl v mezirezortním připomínkovém řízení tři dny.

Já jsem vás podpořila v tom, že tak, jak je to načtené, nebo to, co to co vlastně chtěli prosadit, by bylo dvojí podporou.

Děkuji za odpověď. Děkuji za dodržení času. Další s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Adamec.

To tak rozhodně není.

Děkuji za pozornost a nechci zdržovat. Děkuji. Prosím. Děkuji za odpověď. No, nicméně pokud...

Já bych opravdu, pane ministře, ráda slyšela tu odpověď.

Takže já bych opravdu chtěla vědět a chtěla bych od vás tady slyšet, že opravdu konečný zákazník ty peníze dostane.

Faktická poznámka a budeme pokračovat v obecné rozpravě.